Je to tím, že máme tady tuto strukturu průmyslu a obecně i služeb o něco těžší.

Konsolidační balíček je přece nějaká skupina opatření, které by měly řešit schodek ve státním rozpočtu, měly by se konsolidovat, jak říkají, veřejné finance, měly by se uzdravovat veřejné finance. Tady toto já beru.

Nebudu to tady už opakovat. Ve vládní koalici, cituji, hrozí další velký rozkol. Ministři se totiž neshodnou ani na tom, aby si řekli, jakým způsobem budou snižovat platy ve státní správě. Mám tady zprávy samozřejmě.

První ministerstvo odmítá škrty.

Podle paní ministryně je pracovní návrh Ministerstva financí nepřijatelný a v rozporu s programovým prohlášením vlády. Takže takhle bychom mohli pokračovat jeden vedle druhého. Je nám jasné, že i když vláda není dohodnuta na tom, kde ona sama bude šetřit, tak v tuto chvíli to chce po kom? Takže víme, že šetří pouze MPSV a to na důchodcích změnou tady této valorizace. Prostě a jednoduše, důchodci zachraňují Česko. Doufám, že tady tuto pozitivní zprávu budou i média nějakým způsobem šířit dál a ne to, že naopak důchodci jsou tady na vrub státního rozpočtu, kdy ještě ten schodek prohlubují svými důchody. Fakt nerozumím tomu, proč to chce vláda změnit. Až opět porostou ty reálné mzdy, budou v plusu, tak se bude tím pádem snižovat, jak jsem říkal, životní úroveň seniorů.

Takhle bych mohl pokračovat. Ale tato vláda už řekla v pondělí na tiskové konferenci, že všem důchodcům přidá 400 korun. V těch pozměňovacích návrzích, které mám tady před sebou, jsou tři pozměňovací návrhy, které mění, za prvé, řádnou a mimořádnou valorizaci. Taktéž tady mám pozměňovací návrh, který mění a ruší tu jednu penalizaci a to, že se nebude valorizovat zásluhová část důchodu do dosažení důchodového věku u penzistů.

Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna tyto pozměňovací návrhy, které alespoň trošičku napravují to, že řešíme pouze změny v tom prvním pilíři pro současné starobní důchodce, podpoří. Jinak to stanovisko poslaneckého klubu je takové, že budeme hlasovat pro zamítnutí tady tohoto zákona. Poté, pokud tady toto neprojde, tak se budeme snažit, aby tento návrh zákona byl vrácen k přepracování. Děkuji za pozornost.

Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážení kolegové, nezbývá než reagovat a vezmu to trošku šířeji.

Já to asi chápu. Na druhou stranu jsou tady některé věci, které se určitě musí okomentovat, protože nejsou pravdivé, anebo jsou do značné míry zavádějící. Já jsem si dělal u pana kolegy Juchelky poznámky tak, jak je psal postupně, prostřednictvím paní předsedající, jak postupně některé ty věci říkal a pokusím se je mírně uvést na pravou míru tak, aby ten obraz možná byl trošku korektnější, než jak vyzněl. První z nich, mezinárodní srovnání. Velmi často se to tady opakuje. Řada řečníků zmiňuje podíl důchodů na HDP v jednotlivých zemích, ale z jednoho čísla nelze vyvozovat zase až tak dalekosáhlé závěry, kolegové. Má to řadu důvodů. Různé země jsou v různých demografických situacích. Jenom si představte, že prostě mají těch důchodců různé množství. Takže už jenom tohle samo o sobě to jednoduché srovnání jedním číslem posunuje někam jinam. Druhá záležitost je ta, že v řadě zemí a to je zavádějící i s těmi průměry platí ze svých důchodů daně, nemocenské, zdravotní pojištění a podobně, což u nás nemáme.